Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, vracíme se k tomuto materiálu z ledna tohoto roku, kdy jsem zde vystupoval a říkal jsem zde na mikrofon, že s tímto návrhem, který samozřejmě chápu, že je implementační, ale že s ním v podstatě není potřeba souhlasit, protože zase jde proti programovému prohlášení vlády, kterým se navyšuje další administrativa pro příslušníky Policie České republiky. A jedná se o byť jsem samozřejmě také řekl, že vím, že vy to všichni schválíte, a mluvil jsem především ke kolegům z hnutí ANO a České strany sociálně demokratické. Víte, v programovém prohlášení této vlády máte napsáno, že snížíte administrativní zátěž příslušníků bezpečnostních sborů.

V rámci diskuze zde bylo zmíněno tehdejším ministrem spravedlnosti panem Kněžínkem, že to určitě navýší administrativní zátěž policistů, ale že oni si udělají ty svoje formuláře, vloží je a budou je pouze předkládat, tak jako to dělali doposud. V podstatě mluvil o nějaké takové, řekněme, obecnosti, že policie jenom předloží formulář a ta osoba, která má být poučována, si to přečte. Já jsem vám zde říkal, že pokud jdete a možná, že řada z vás už byla někdy na policii podávat vysvětlení tak pokud jdete na tu policii a sepíšete s nimi záznam o podání vysvětlení podle trestního řádu, tak vám policisté předloží pět formulářů poučení a celkově to dělá nějakých devět a půl listu devět a půl listu popsaného papíru velikosti písma osm nebo devět. To, že se jedná o implementaci a že to je důležité, abychom to implementovali do našeho trestního práva, zde bylo zmíněno paní zpravodajkou. A že samozřejmě policie jako taková ty formuláře a to poučování prostě dělat bude.

A teď to tady budeme schvalovat. Já za sebe říkám, že vím, že to schválíte. Ale sám za sebe říkám, jdete proti svému programovému prohlášení vlády. Protože vy jste řekli, že budete snižovat administrativní zátěž policistů. Na tomto úseku jste za rok neudělali vůbec nic kromě vytvoření jedné pracovní skupiny a přidáváte další a další formuláře. Jak dlouho to policie unese, budete moci zjistit už na konci tohoto roku.

Děkuji, pane předsedající. Nicméně nemůžu nereagovat.

Aby to mělo i preventivní význam.

A je to poslední možnost.

A obzvlášť takový erudovaný policista, jako je pan poslanec Ondráček, velmi dobře ví, že v tomto ohledu mají velké rezervy zejména policisté. A druhá, o které se tady nehovořilo.

Takže tam není ani tahleta hrozba, zůstává tam těch 18 let, což je požadavek směrnice.

Není tomu tak.

A myslím si, že nejde o žádný převratný návrh novelizace.

Děkuji. Máme dvě faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní zpravodajce.

Vím, jak probíhalo poučování, vím, jak jsme s těmi lidmi pracovali.